Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane ministře, kolegyně, kolegové, já nejprve začnu pozitivně v tom smyslu slova, že poděkuji ministrovi za to, že ten seminář nakonec na úrovni výboru pro veřejnou správu a hospodářského výboru k tomuto tématu a vůbec ke komplexnějšímu tématu zahrnujícímu eIDAS a vše, co s tím souvisí, proběhl na půdě výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a tím bohužel mé pozitivní hodnocení musí končit.

A co bylo ještě horší, když jsme se ptali na to, kde jsou další doplňující zákony, které bude potřeba projednat vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna v příštím roce končí své volební období, to znamená, že díky legislativním lhůtám minimálně šest, sedm měsíců před volbami už nebude možné projednat vlastně žádný zákon a po volbách zase minimálně šest, sedm měsíců nebude možné projednat žádný zákon, takže se v oblasti elektronické komunikace... Pan ministr mě neposlouchá, ono to možná pro něj není důležité, ale věřte mi, že jakkoli to možná není důležité pro většinu z vás tady, tak pro fungování veřejné správy, elektronizaci a pro fungování komerční sféry v oblasti právě elektronické komunikace, kterou využívají občané, to důležité je. Ono je to koneckonců vidět v tom, že to vlastně řešíme na poslední chvíli, konec volebního období, a je tady materiál, který přinutil Ministerstvo vnitra, nebo kterým vlastně Evropská unie přinutila Ministerstvo vnitra, aby jej předložilo. Kdyby se tak nestalo, tak jsme se neposunuli vůbec, přičemž ostatní země, které jsou okolo nás, aspoň za všechny vyjmenuji Slovensko, něco v té oblasti eGovernmentu dělají. Ministerstvo vnitra se téhle problematice evidentně moc nevěnuje.

Je to takový ten vojenský systém čeká se, aby se spěchalo, a spěchá se, aby se čekalo, ale nic to vlastně vůbec nevyřeší.

Žádné relevantní informace o tom, jak je to připraveno, jsme se nedobrali, stejně jako o dalších věcech, které se zmiňovaly elektronickou pečeť, elektronické razítko, zákon o elektronickém podpisu atd. To jsou věci, které musí doplnit tento materiál.

Na tom, že tohle není moderní technologie, s kterou Ministerstvo vnitra počítá, na tom se tam v podstatě shodli všichni, ale ministerstvo říká, že to je konzervativní přístup, že je to taková větší jistota, ale to, co tady říkal pan kolega, už dneska platí lidé za to, když si chtějí pořídit občanský průkaz s čipem takzvaně. Zaplatí pětistovku a je jim to úplně k ničemu.

My chceme, zjednodušeně řečeno, praktický nástroj k tomu, aby občan, když někam přijde, mohl předložit občanku, úředník zastrčí občanku do příslušného přístroje a bude moci zkonstatovat ano, mám tam všechny listiny, které potřebuji, které stát má k dispozici. Co všechno stát o mně ví, bude na té kartě, pokud není schopen ty jednotlivé registry a je to tak koneckonců vidět není stát schopen a není premiér schopen donutit ostatní ministry k tomu, aby komunikovali ty jejich registry mezi sebou, každý jede v jiném systému, takže není stát schopen zajistit to, aby data, která o občanovi má, znovu a znovu od občana nechtěl. Přijdete na jeden úřad a tam vám úředník řekne: přineste mi ale další tři doklady z jiných státních úřadů. My voláme po tom, a zcela napříč politickým spektrem, ať máme jeden doklad, alespoň, nejsteli to schopni udělat těmi registry, ať máme jeden doklad, ve kterém bude všechno, a nemusí každý doma vyhledávat všechny doklady a podobně a chodit si je ověřovat, že to je opravdu pravda, že ten stát už tu informaci má a potvrzuje, že tu informaci má, aby ji byl schopen někde dát. V tom se nic neděje, pane ministře, ale vůbec nic v podstatě, kromě tohoto zákona, jehož neexistence nebo existence způsobí, že se nestane vůbec nic. Ale vůbec nic, nikam se neposuneme, spíš ztratíme čas.

Je to velká škoda. Když tenhle zákon nebude, nic se nestane.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Jsou zde dvě faktické poznámky, pan poslanec Pilný a po něm pan poslanec Fiedler. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je to prostě drahá legrace. Už jsou dneska daleko modernější způsoby.

Je to zásadní změna myšlení a tuto změnu myšlení zatím bohužel Ministerstvo vnitra ani jeho pracovníci vůbec neberou v potaz. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty. Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já trošku obecně.

Pan kolega Pilný tady ve svém úvodním vystoupení říkal, že je to aproximace, transformace evropského práva a že je v minimalistické verzi, jestli si vzpomínám přesně na ta slova, a že to je o ničem.